Proto jsme připravili komplexní pozměňovací návrh, který administrativu zjednoduší, aniž by šel cestou, že zelenou naftu prostě zrušíme. Za takovéto zjednodušení administrativy by nám asi zemědělci příliš nepoděkovali. Návrh zemědělského výboru chce tyto cíle dosáhnout v podstatě takovými třemi kroky. Za prvé je to snížení počtu skupin osob provozujících rostlinnou výrobu a zároveň chov hospodářských zvířat ze tří současných skupin na dvě, tedy zavedení pouze dvou sazeb vratky daně. Za druhé je to zavedení možnosti prokazování spotřeby minerálních olejů úředními evidencemi a využití ročních normativů těch nejlepších podniků minimální spotřeby k určení výše nároku na vrácení daně. Za třetí je to prodloužení zdaňovacího období z jednoho měsíce na jedno čtvrtletí, respektive jeden rok u živočišné výroby. Takže snížení počtu skupin osob provozujících rostlinnou výrobu a zároveň chov hospodářských zvířat pro účely vracení spotřební daně dělených podle intenzity chovu hospodářských zvířat ze tří skupin na dvě je jedním ze způsobů snížení administrativní zátěže. Úprava počtu sazeb i výše vratky je navrhována tak, aby ve srovnání s rokem 2018 zůstala zachována intenzita podpory. Z návrhu proto nevyplývá snížení podpory ani zvýšení nároků na státních rozpočet. Výhodou umožnění prokazování spotřeby minerálních olejů pomocí ústředních evidencí je pro dotčené subjekty zrušení povinnosti vést evidenci o skutečné spotřebě. Na straně správce daně dojde ke zjednodušení kontrolní činnosti.

Za třetí.

Při prokazování spotřeby pomocí úředních evidencí bude zdaňovacím obdobím kalendářní rok, případně při prokazování evidence o skutečné spotřebě kalendářní čtvrtletí. Přijetím zákona ve znění komplexního pozměňovacího návrhu zemědělského výboru se umožní v příštích letech tak jako v původním návrhu udržet dosavadní stavy chovaných hospodářských zvířat v České republice, popřípadě i dosažení žádoucího zvýšení jejich počtu včetně jejich přínosu pro životní prostředí, což je zejména zachování kvality půdy.

Na závěr mi ještě dovolte, abych avizoval zkrácení lhůty na projednání mezi druhým a třetím čtením podle § 95 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny na sedm dnů. K tomuto se přihlásím v podrobné rozpravě a dovolil bych si vás požádat ve třetím čtení o podporu těchto našich pozměňovacích návrhů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím, že je to chvályhodné, zejména v České republice.

Jestli neexistuje, tak jestli je možno vést nějakou diskuzi i třeba s odbornými kruhy, se školami, které se tím zabývají, jestli je nějaké množství, které je běžně v nějaké časové jednotce vyrobeno. Protože za určitých okolností hrozí, že i to nekomerční využití může být zneužito.

Takže přece jenom, jestli by se neměla vést diskuze o nějakém limitu.

A teď si myslím, že stojí za to, když tu možnost máme, zvážit právě i podporu těch, kteří i v rámci rostlinné výroby dokážou mít zajímavý dobrý pozitivní hospodářský přístup ke krajině, tak je ocenit i touto formou.

Budu prosit o podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.

Vaším prostřednictvím budu reagovat na kolegu Benešíka.

Ta bude v tom, že v tom mém pozměňovacím návrhu bude, že se to pivo nesmí prodávat.